Ministerstvo dopravy dále nesouhlasí se souborem pozměňovacích návrhů hospodářského výboru a pana poslance Kolovratníka týkajících se oblasti stanic technické kontroly a stanic měření emisí. Ministerstvo dopravy si je vědomo, že tyto pozměňovací návrhy jsou mimo jiné reakcí na zahájenou diskusi ohledně možných způsobů zapracování evropské směrnice do tohoto zákona. Ministerstvo dopravy v této věci několikrát komunikovalo na různých úrovních s Evropskou komisí a nakonec se podařilo najít model, který by na jedné straně byl v souladu se směrnicí, na druhé straně umožnil zachovat existenci STK i stanic měření emisí. Ministerstvo již příslušný návrh postoupilo do meziresortního připomínkového řízení. Jedná se ovšem o problematiku složitější, než je pouhé napojení do informačního systému stanic technické kontroly, a zde jednoznačně preferujeme cestu vládního návrhu. Vážené poslankyně, vážení poslanci, dovolte mi poděkovat za pozornost, kterou jste tomuto návrhu při jeho projednávání věnovali, a požádat vás o jeho podporu. Jeho přijetí je potřebné a zjednoduší našim občanům a podnikatelům agendu spojenou se zápisem do registru silničních vozidel. Já vám také děkuji, pane ministře.

Otevírám rozpravu a táži se, kdo se do ní hlásí. Žádnou přihlášku nevidím. Pokud je tomu tak, rozpravu končím. Táži se pana navrhovatele a pana zpravodaje, zda si chcete vzít závěrečné slovo před hlasováním. Není tomu tak. Nyní tedy přikročíme k hlasování o pozměňujících návrzích. Prosím zpravodaje garančního výboru, aby nás seznámil s procedurou hlasování, poté přednášel jednotlivé pozměňující návrhy a před hlasováním k nim sdělil stanovisko. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo. Vážení členové vlády, pane předsedající, kolegyně, kolegové, dobré dopoledne vám přeji. Budu teď komentovat výstupy z garančního hospodářského výboru, který finálně před třetím čtením projednal tento tisk na svém zasedání 2. listopadu. Během hlasovací procedury vám také vždy v jedné dvou větách také řeknu, o čem hlasujeme, také jaký je obsah toho kterého pozměňovacího návrhu. První tedy je návrh procedury a garanční výbor navrhuje tento postup: Nejdříve hlasování o pozměňovacím návrhu pod písmenem C, to je právě ona zmiňovaná problematika veteránů a historických vozidel, pod kterou je podepsán poslanec Jeroným Tejc. Pokud by C přijato nebylo, tak tyto zmíněné bychom nechali hlasovat. Druhé hlasování je to vždy rozděleno do logických skupin jsou návrhy A2 a A17 dohromady. Třetí hlasování pozměňovací návrh pod písmenem A3. Dále pozměňovací návrhy A4 a A5 dohromady. Další hlasování A9, A10 a A11. Opět jeden logický celek.

Sedmé hlasování A19 a A20. Osmé hlasování A21. Deváté hlasování dohromady pozměňovací návrhy B1 a B2 a konečně poslední návrh hlasování o návrhu zákona jako celku. Táži se, zda někdo chce navrhnout jinou proceduru hlasování, než ta, která teď byla přednesena. Nikoho nevidím. Dám o ní hlasovat.

Je to hlasování s pořadovým číslem 26. Konstatuji, že s procedurou byl vysloven souhlas. Nyní tedy přistoupíme k hlasování o jednotlivých návrzích. Prosím, máte slovo. První prosím hlasování o pozměňovacím návrhu pod písmenem C. Je to ona problematika veteránů a historických vozidel, pozměňovací návrh Jeronýma Tejce. Stanovisko garančního výboru je kladné. Děkuji. Pan ministr? Děkuji.

Je to hlasování s pořadovým číslem 27. Konstatuji, že s tímto návrhem byl vysloven souhlas. Můžeme pokračovat. Další hlasování je o pozměňovacích návrzích dohromady A2 a A17. Tyto návrhy upřesňují podmínky svolávacích akcí a poskytnutí součinnosti při realizaci svolávacích akcí. Stanovisko garančního výboru je kladné. Pan ministr?

Kdo je proti tomuto návrhu? Přihlášeno je 158 poslankyň a poslanců, pro návrh 155, proti nikdo. S tímto návrhem byl vysloven souhlas. Můžeme pokračovat. Třetí hlasování je o pozměňovacím návrhu pod písmenem A3. Je to relativně drobná úprava lhůty na výrobu, na vydání registrační značky na přání ze tří na šest měsíců. Stanovisko garančního výboru kladné. Pan ministr?

Kdo je proti tomuto návrhu? Je to hlasování s pořadovým číslem 29. Můžeme pokračovat. Další prosím hlasování dohromady pozměňovací návrhy pod písmeny A4 a A5. Tyto dva návrhy řeší, mění postup při neposkytnutí součinnosti při zápisu do registru vozidel mezi prodávajícím a kupujícím a umožňují obcím, aby v případě nesoučinnosti tento zápis provedly. Stanovisko garančního výboru je kladné. Pan ministr? Děkuji.

Kdo je proti návrhu?

S tímto návrhem byl také vysloven souhlas. Můžeme pokračovat. Další hlasování bude dohromady A9, A10 a A11. Tyto tři pozměňovací návrhy relativně drobným způsobem upřesňují a definují označení alternativních paliv na víčkách od nádrží. Stanovisko garančního výboru kladné. Pan ministr? Děkuji.

Kdo je proti tomuto návrhu? Přihlášeno je 160 poslankyň a poslanců, pro návrh 158, proti nikdo. S tímto návrhem byl také vysloven souhlas. Prosím, můžete pokračovat. Teď se jedním hlasováním vypořádáme s relativně větší sérií pozměňovacích návrhů a je to ona problematika STK, stanic technické kontroly.

Jak jsem řekl, je to ona problematika stanovení počtu stanic technické kontroly a zapojení emisních stanic do centrálního systému. Stanovisko garančního výboru je i v tomto případě kladné. Pan ministr? Děkuji.

Kdo je proti tomuto návrhu? Přihlášeno je 161 poslankyň a poslanců, pro návrh 133, proti 20. S tímto návrhem byl také vysloven souhlas.